Nemůžeme pokračovat, pan předseda klubu ODS mě velmi správně upozorňuje, že zde není nikdo z ministrů vlády.

Můžeme tedy pokračovat. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Gazdík a zpravodaj ústavněprávního výboru, pan poslanec Benda. Otevírám rozpravu.

Pan navrhovatel? Nemá zájem.

Jenom vám chci navrhnout proceduru hlasování.

To je návrh procedury od pana zpravodaje. Zeptám se, zda je s tím takto souhlas, nebo zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak, takže budeme postupovat podle procedury, kterou navrhl pan zpravodaj. Ano, pokusím se vás tím tedy provést.

Zpravodaj doporučuje. Pan navrhovatel? Dvakrát kladné stanovisko. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Jde nad rámec původní dohody, která byla uzavřena v ústavněprávním výboru. Trochu se obávám, že naopak může jednání Sněmovny spíše dále komplikovat a zdržovat. Já ten návrh nedoporučuji. Pan navrhovatel? Dvakrát nesouhlas. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Děkuji.

Oba dva spolu souvisejí. Výrazně nedoporučuji. Pan navrhovatel? Výrazný a zásadní nesouhlas. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.

Výrazně nedoporučuji. Pan navrhovatel?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Děkuji.

Obáváme se, že komplikace, které by to způsobilo, jsou mnohem větší než její užitek. Nedoporučuji. Pan navrhovatel? Také nesouhlas. Zahajuji hlasování.

Tento návrh nebyl přijat. Další hlasování by se týkalo bodu E.3 také paní poslankyně Jermanové, případně Maxové, které se týká úpravy možnosti podávat ráno půl hodiny pozměňovací návrhy k programu. Je to fakticita, která tady existuje, žádné problémy nedělá, připadá nám naprosto zbytečné a bylo diskutováno, naprosto zbytečné dávat do jednacího řádu. Nedoporučuji. Pan navrhovatel? Také nesouhlas. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.